Děkuji.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych chtěl pouze uvést to, že kontrolní výbor se zabýval po druhém čtení na své 15. schůzi 19. ledna tímto návrhem zákona, kterým v rámci usnesení doporučil pořadí, jak hlasovat o jednotlivých čtyřech pozměňovacích návrzích, a také jaké stanovisko zaujal k jednotlivým pozměňovacím návrhům s tím, že všechno je uvedeno ve sněmovním tisku číslo 312/4. Také děkuji.

Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, ke střetu zájmů již bylo řečeno všude a všechno, takže ani já vás nebudu dlouho zdržovat. Chtěl jsem vás poprosit o podporu svého pozměňovacího návrhu, který je pod písmenem d, který zpřísňuje pravidla proti střetu zájmů. Za prvé, slíbili jsme to ve volbách občanům, že zlepšíme pojistky proti střetu zájmů, a ti nám dali mandát, abychom to udělali. Napsali jsme si proto i do programového prohlášení vlády. Za druhé, lidé potřebují obnovit důvěru, že politici chodí do politiky něco zlepšit, a ne si tam přihrávat zakázky, dotace a nahrabat si. A za třetí, když už nějaké principy v zákoně máme, v tomto případě v zákoně o střetu zájmů, tedy že politik nemá současně vládnout a současně inkasovat peníze z těchto veřejných zdrojů a že nemá vlastnit média, tak se musíme starat o to, aby byl tento zákon vymahatelný. Podstata mého pozměňovacího návrhu spočívá ve dvou změnách. Za prvé, už se nebude posuzovat to, jestli je určitá společnost, prostřednictvím které jsou vypláceny dotace například, ovládána veřejným funkcionářem, ale bude se používat pojem skutečného majitele, což je pojem, který používá legislativa proti praní špinavých peněz, který používají banky a který nejde jednoduše obcházet. Za druhé, úřad bude moci v případech, kdy dochází k porušování ustanovení zákona, nařídit rozhodnutím učinit majetkové kroky, které povedou k nápravě. Proti mému návrhu byly vzneseny dvě námitky. Za prvé, někteří kritici říkají, že to je protiústavní přílepek. Domnívám se, že toto označení je i tady v Poslanecké sněmovně i ve veřejném prostoru leckdy nadužíváno. Připomenu, že ti samí kritici tvrdili, že protiústavní je samotná předchozí novela zákona o střetu zájmů, ale Ústavní soud ji posvětil. Ten můj návrh není přílepek z toho jednoduchého důvodu, že má úzký vztah k projednávanému zákonu, neboť rozšiřuje působnost. Samozřejmě i řada dalších kolegů zde historicky předkládala podobné ambiciózní pozměňovací návrhy, včetně kolegů z hnutí ANO. Druhá námitka směřuje k tomu, že ten zákon snad má být proti jednomu člověku. Určitě to tak není, ten zákon má chránit naši demokracii do budoucna, tak jak o tom mluvil Ústavní soud ve svém nálezu. Svědčí o tom i to, že ten zákon projednáváme bez ohledu na to, zda ten či onen bude nebo nebude poslancem. Projednáváme ho proto, že principy v něm považujeme za správné. Není tomu tak, že by ten zákon byl proti jednomu člověkovi, spíše je tedy jeden člověk proti tomuto zákonu. Nebudu vás zde zatěžovat právními otázkami, zde odkážu na písemné vypořádání připomínek, které jsme obdrželi na kontrolním výboru a obdrželi jste to všichni do svých emailových schránek. Všechny ty připomínky byly vypořádány a zákon můžeme v této podobě schválit, aniž bychom se museli bát, že vznikne nějaký zásadní problém. Samozřejmě, úřad se bude muset návrhu, pokud bude schválen, přizpůsobit, bude pro to mít určité kapacity, jeden nebo dva úvazky, což je věc řešitelná. Diskutovali jsme i s panem ministrem velmi krátce, jestli je, nebo není potřeba kvůli tomu posouvat účinnost, legisvakanci, aby se na to mohl úřad více připravit, a dohodli jsme se, že setrváme na návrhu, jak ho předložil pan předseda Cogan.

To znamená, že zde v Poslanecké sněmovně už leží téměř dva roky bez toho, aniž by se o něm hlasovalo.

Děkuji.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Možná se v minulosti stávalo, že se ve druhém čtení načetly ještě nějaké důležité pozměňovací návrhy, ale myslím si, že svým rozsahem, nepropracovaností a tím, že se jaksi opravdu násilně vztahuje k zákonu, ke kterému je přilepen, tak takovou novelu si opravdu nepamatuji, neznám obdobu.

Nicméně tohle překračuje všechno.

Tady se měla řešit novela zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ne střet zájmů, ne nahrazení střetu zájmů s pojmem skutečný majitel, který je prostě komplikovaný v této problematice. A já tedy doufám, že takto budeme dále postupovat.

Prosím.